Vedle toho si stát konkuruje sám sobě. Ten příplatek zhruba průměrně pět tisíc korun, který tam byl, to bylo i z důvodu, že v současné době např. Celní správa platí lépe, než platí Policie České republiky, a abychom dotčené specialisty udrželi, tak jsme tam tento bonus dali. Vedle toho počítáme s podobným navyšování platů i u ostatních celonárodních sborů, ať je to ta protidrogová centrála. Já jsem s ředitelem centrály hovořil. Dohodli jsme se, že v letošním roce ještě dojde k určitému technickému dovybavení a následně že hledáme cesty, jak i policistům v těchto útvarech vylepšit platové podmínky tak, aby byly srovnatelné s NCOZ.

I tam ve formě změny služebního zákona hledáme cestu, jak tam kvalifikované, kvalitní policisty zaplatit.

Víte sami, jak debaty o rozpočtu jsou složité. Na druhou stranu v trendu za poslední tři roky je zjevně vidět, že Ministerstvo vnitra navyšuje jak mzdové prostředky, tak prostředky investiční. Máte pravdu, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, u té balistiky. Tam z mně neznámých důvodů policie nepodala správnou informaci a já jsem velmi důrazně žádal policejního prezidenta, aby v té věci udělal personální opatření, a že se nesmí stát, aby policie klamala Poslaneckou sněmovnu tím, že nedodá validní informace. To se prostě nesmí opakovat. Pokud by se to opakovalo, tak je potřeba vyvodit další personální odpovědnost, protože toto není možné. Já bych pochopil, kdyby se spletli v řádech jednotek, desítek kusů, ale tak jak se spletli, to už mi nepřipadá jako omyl, ale spíš záměr. A jsem velmi rád, že tu debatu tady vedeme, a jsem velmi rád, že jsme schopni i některé konkrétní věci vylepšit. Pro mě je zásadní, aby každý policista, který jde do služby a riskuje život, byl slušně zaplacen a slušně vybaven. Slušně znamená, že stát na těchto věcech nebude šetřit. V minulosti jsme byli svědky, kdy policie dostávala nekvalitní vybavení, oblečení a další věci. Nejde to skokově, nejde to okamžitě, abychom přezbrojili celou policii, abychom jí dali nové uniformy najednou, bylo by to velmi drahé, ale snažíme se s nimi debatovat a snažíme se jim vysvětlovat, jakým způsobem ta obměna bude pokračovat.

A například zaznívají i názory z akademické sféry pro nákup specializovaných přístrojů na speciální měření, protože i tam je potřeba nakoupit tu nejvyšší top kvalitu, aby výsledky byly relevantní a byly porovnatelné s ostatním světem. Co se týká městských policií, tak spolupráce městské policie a policie státní většinou funguje v dotčených obcích na základě dohody mezi státní policií, mezi městem. Tyto dohody jsou ve větších městech téměř všude. Abych tady hovořil o fungování městské policie co město, to městská policie. Samozřejmě se řídí zákonem o městských policiích. Teď dochází k debatě o tom, jaké změny by v tomto zákoně měly být.

Jednáme o tom velmi intenzivně právě s výborem pro bezpečnost. Můžeme, pokud to výbor bude požadovat, nebráníme se tomu, dát nějakou srovnávací zprávu, případně zprávu analytickou, která by popsala, jak spolupráce funguje, jaké jsou rozdíly mezi městskými policiemi, které mají stovky policistů ve velkých městech a v městech malých, a dejme tomu pohled Ministerstva vnitra na fungování městských policií a spolupráci. Já ale nemám ambici za ta města hodnotit přínos pro ně.

Ostatní otázky, které tady zazněly, já se pokusím je zanalyzovat z těch vystoupení jak paní kolegyně Černochové, tak pana kolegy Bendla, tak pana kolegy Ondráčka a pokusíme se ty věci, kde byly konkrétní dotazy na čísla, doplnit a rozeslat opět všem poslancům. Beru to víceméně jako jakousi interpelaci neplánovanou, která tady vznikla na místě samém. Já vám děkuji. A nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné.

Já vám děkuji. Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Chalupy. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

A druhá věc, kterou bych chtěl vypíchnout, je otázka vědy a výzkumu.

Děkuji za pozornost. Pane poslanče, já vám děkuji. Pouze pro pořádek, faktická poznámka tohoto druhu by měla patřit spíš do všeobecné rozpravy. V podrobné by měly padnout protinávrhy na návrh usnesení apod. Táži se, zda někdo v podrobné rozpravě chce dát návrh, resp. protinávrh proti návrhu usnesení. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. V podrobné rozpravě zazněl pouze jeden návrh na usnesení a já se táži v tento moment, zda si pan zpravodaj nebo pan ministr chcete vzít závěrečné slovo v této fázi. Není tomu tak.